To, co mi na EET vadí asi nejvíce, a nejen mně, je to, že se EET stala symbolem nedůvěry k podnikatelům.

To vedlo k umělému rozdělení společnosti na podnikatele a zaměstnance. Lidé, kteří pracují sami na sebe, byli společensky za tuto samostatnost vyčleněni a automaticky negativně nálepkováni. Přitom jejich každodenní úsilí a aktivita je základním předpokladem ekonomické prosperity našeho státu.

A to je ta největší jizva na tváři společnosti a bude velmi těžké tuto jizvu zahojit. A to všechno ve jménu čeho vlastně?

A jaká je skutečnost? To nestačí ani na obědy zdarma nebo slevy na jízdném. Teď se sice zase v médiích objevují jiné částky za rok 2018, ale všechny tyto údajné výnosy stojí vlastně na vodě.

Vážená Sněmovno, prosím o ztišení, ať má pan poslanec možnost mluvit ke všem, kteří ho chtějí poslouchat. Prosím, pane poslanče. To znamená, že skutečně nikdo se stoprocentní jistotou nemůže určit, zda evidovaná tržba je evidovaná, protože dříve byla zatajená, nebo je evidovaná, protože za podnikatelem přišel nový zákazník, případně stávající více nakoupil. Metodika výpočtu je založena pouze na hypotézách, nikoliv na faktech.

Přitom jsou veřejnosti tato data předkládána jako fakta. Faktem, který se příliš nezdůrazňuje, jsou ovšem miliardové náklady, které museli podnikatelé vynaložit a v případě přijetí třetí a čtvrté vlny budou muset vynaložit, aby si fakticky zaplatili svoji vlastní kontrolu. Je to vlastně absurdní přístup, že náklad na můj výnos zaplatí někdo jiný.

To opravdu nepřispívá k příznivému podnikatelskému prostředí. A vy tímto vším chcete zatížit další stovky tisíc podnikatelů třetí a čtvrtou vlnou. Pravou hodnotou podnikatelů pro společnost je totiž něco jiného. To, že nám nabízejí své služby, tvoří hodnoty ve společnosti a přispívají k národnímu hospodářství. Z těchto důvodů chci jenom připomenout náš návrh na zamítnutí této novely již v prvním čtení, ať se ukáže, kdo skutečně v dobrém myslí na živnostníky a podnikatele a přátelské podnikatelské prostředí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Před těmi poslanci, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy, nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

Stát má své jisté, živnostníci nejsou zbytečně zatěžováni a na obou stranách nestoupá byrokracie.

EET tedy v podstatě zvýšilo náklady na provoz podnikání a zároveň ubralo i část příjmů, které živnostníci měli. Předkládaný návrh zákona řeší současně výhrady Ústavního soudu ke stávajícímu zákonu o EET a současně přináší dost nesystémově daňovou úlevu na DPH vybraným živnostem. Tak se prý má napravit újma živnostníkům, které je si vláda moc dobře vědoma. Pochopitelně, vláda přichází jako obvykle se špatným a hodně nesystémovým řešením.

Voda je podle mého soudu majetek nás všech, občanů České republiky, a parazitovat na životní potřebě, jako je voda, mi připadá ze strany státu prostě sprosté. To, že není zdaněný vzduch, je dané pouze tím, že Ministerstvo financí a premiér Babiš nevymysleli způsob, jak spotřebu změřit. Vláda se tváří, jako by chtěla zlepšovat život občanům, ale současně dělá pravý opak. Není třeba vybírat DPH na vodu pod záminkou, abychom měli na vyšší důchody. Nejsou třeba dotace podnikatelům ani investiční pobídky, stačí jim nekomplikovat a neprodražovat jejich práci. Mám ještě jeden nápad, byť za současné politické situace u nás a v Evropě bohužel těžko realizovatelný. Chtělo by to prostě zrušit DPH a místo toho zavést jednoduchou daň z obratu. Je to dobře známý model ve vyspělých zemích mimo Evropskou unii. Čeká nás v blízké době ekonomická recese a zřejmě i krize. V takový čas ekonomiku nestabilizuje přebujelá státní byrokracie a komplikovaný daňový systém, ale statisíce drobných živnostníků, kteří se umí živit sami. My bychom měli být rádi a vděční za každého, kdo se živí sám, a maximálně mu pomáhat, nikoliv jako dnes, kdy vláda živnostníky a malé podnikatele trestá a odírá, ať už je to formou EET, vysokými daněmi, nebo byrokracií. Z výše uvedených důvodů budou poslanci SPD hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Stejně tak Metro D je stavba, která je potřebná, a aby mohla být zprovozněna, tak je k ní potřeba změnit legislativu.

Z toho důvodu logicky Petr Dolínek navrhl, aby zákon umožnil provoz speciální dráhy bez strojvedoucího, ale bohužel tato Sněmovna ten jeho návrh, přestože má číslo 191, tedy byl podán dřív než tento návrh, neprojednává. Manželství pro všechny, zrovnoprávnění statisíců občanů, zákon, který nikomu neškodí a spoustě lidí pomáhá. Opět předložen výrazně dříve než další vlny EET, a tato Sněmovna se mu nevěnuje.